Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás přivítal na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Prosím, abychom všichni povstali. Naše jednání zahájíme státní hymnou České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Prezident republiky svolal zasedání Poslanecké sněmovny v jejím osmém volebním období dnem 20. listopadu 2017.

Pořad ustavující schůze je dán příslušnými ustanoveními našeho jednacího řádu a byl vám rozeslán 8. listopadu 2017.

Pokud někdo z vás žádal o vydání náhradní karty k hlasování, tak prosím, abyste mi sdělili její číslo.